201.

Poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala za navrhovatele místopředsedkyně vlády a ministryně financí Alena Schillerová a zpravodaj garančního výboru, kterým je rozpočtový výbor, pan poslanec Jan Řehounek. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 398/4. S náhradní kartou číslo 20 hlasuje pan poslanec Bartoš. Já se zeptám, jestli paní navrhovatelka má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy, či nikoli. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte, abych stručně připomněla hlavní body návrhu novely některých zákonů v oblasti regulace podnikání na finančních trhu.

Právní úprava prospektu je dosud obsažena v zákoně o podnikání na kapitálovém trhu. Nově bude prospekt upraven přímo použitelným evropským nařízením.